Nyní pan poslanec Hovorka také k proceduře. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já bych chtěl požádat o předřazení hlasování o mém návrhu D2 před B5 pana poslance Vyzuly. Pan kolega Kaňkovský ještě poslední přihlášený do této části rozhodování o proceduře. Prosím, pane poslanče. Dobré dopoledne vám všem. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a kolegové, dovoluji si vás požádat o změnu procedury, a to tak, abychom bod C3 předřadili před bod C2.

Nicméně nemůžeme však zásadně souhlasit s tím, abychom podpořili variantu C2, a to z toho důvodu, že tato varianta nepřímo, a já si dovoluji tvrdit, že v tomto případě přímo, určuje dodavatele vakcíny, tzn. příjemce prostředků z veřejného zdravotního pojištění. Tento fenomén považuji za velmi nebezpečný, abychom v tomto slovutném sboru určovali, který nadnárodní gigant bude čerpat z veřejného zdravotního pojištění. Za prvé, abychom předřadili bod C3 před bod C2, a za druhé vás chci poprosit o podporu bodu C3, protože ten považuji za přínosný. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře. Je třeba hlasovat pro jednotlivé návrhy, tzn. tak, jak byly předneseny. Kolega Benda jedna změna procedury, pan kolega Hovorka druhá změna procedury, pan kolega Kaňkovský třetí změna procedury, pak procedura jako celek.

Kdo je proti? Děkuji vám. Tato změna byla schválena. Další návrh je ten, který přednášel pan kolega Hovorka.

Kdo je proti?

Kdo je proti? Děkuji vám . Budeme hlasovat o proceduře jako celku.

Děkuji vám. Protože proceduru jsme schválili, ale protože máme zároveň schváleno rozhodnutí, že v 10.30 přerušíme schůzi pro jiný bod, a to majetková přiznání, kterému bude předcházet vystoupení prezidenta republiky, ptám se, jestli považujete za důstojné, abychom přece jen část hlasování za šest minut stihli. Nikdo nic nenamítá, dobře. První návrh. Pane zpravodaji, požádám vás o návrh a o stanovisko, stejně o stanovisko požádám pana ministra. Pane zpravodaji, máte slovo.